V současné době Evropská unie čelí nebezpečnému trendu falšování potravin. Na rozdíl od amerického práva není řešena tato záležitost v České republice jako otázka dokonce i trestněprávní. Nicméně odhady hovoří o tom, že podvodníci s potravinami způsobí v Evropské unii, dámy a pánové, ročně škodu v přepočtu za bilion korun ročně. Slyšíte dobře: za bilion korun ročně! Na závěr velmi vítám, že novela doufám, že bude podpořena zlepší informovanost českých spotřebitelů a snad povede k tomu, aby se lépe orientovali a postupně třeba dali zase přednost také naší národní produkci. Dámy a pánové, chtěl bych požádat vás všechny, abyste umožnili propuštění této novely do dalšího čtení, její projednání v zemědělském výboru, a věřím, že budeme hlasovat pro dobrou věc. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Vidím pana poslance Františka Laudáta. Zjevně spěcháte, omlouvám se.

Rozprava nekončí.

Takže tady jde o to, aby se to nějak upravilo a aby to motivovalo, hlavně motivovalo ty prodejce, aby se tohoto nedopouštěli.

Samozřejmě máme nějaký monitoring apod.

Nemám jinou přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Jenom drobnou odbočku.

Opravdu bych vás, vážené kolegyně a kolegové, chtěl požádat, abyste dobře zvážili, jestli je nutné, aby tento návrh zákona byl určen k doprojednávání do zdravotního výboru, ale je to samozřejmě na vás. Otázka, kterou tady zmínil pan poslanec Bendl, a to že zveřejňování těch pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách v daném řetězci nebo v daném podniku, zdali to má souvislost s kvalitou potravin na první pohled se může zdát, že nemá.

Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

Chci se zastat paní Havlové, paní kolegyně poslankyně Havlové, protože jsem skutečně nevnímal její vystoupení tak, jak to pan kolega, který to tady upozorňoval, že si musíme dát pozor, pochopil. Jde o to, co je skutečně bolestí, o čem mluvil i pan ministr. Vymahatelnost těch pokut, sankcí, účinnost těch sankcí a je možná namístě, i když ne při projednávání této konkrétní věci, ale do velmi brzké budoucnosti zamyslet se nad poněkud jiným systémem. Protože pokud nepomáhá upozornění, pokud nepomáhá malá pokuta, pokud nepomáhá střední pokuta, pokud ani velkou pokutu nevymůžeme, no tak je namístě, aby byl ještě další stupeň sankce. Odnětí licence.

A koneckonců je nepříjemné být už jen na černé listině těch, kteří ne úplně dodržují zákon. Tak jsem pochopil, že to paní kolegyně Havlová myslela. Pan kolega Bendl tady mluvil neustále o kvalitě potravin. Chci jenom upozornit, že když se také už něco pamatuji, byl jsem u zrodu původní stodesítky, tedy zákona o potravinách, tak slovo jakost tehdy bylo považováno téměř za sprosté slovo. A jsem rád, že v posledních letech nebo v posledním období se začínáme vracet taky k pojmu kvalita potravin a že je potřeba na ni dohlížet, že je potřeba ji hlídat, protože koneckonců ne vždycky spotřebitel je vůbec schopen posoudit, co v daném produktu je a jak je to kvalitní.